A takových nemocnic je celá řada, jsou to malé nemocnice nemocnice Boskovice, nemocnice Blansko, a mohl bych pokračovat.

Není to větší procento.

Proto chci, aby byly zveřejněné otázky u testů tak, abychom mohli zvýšit kvalitu úspěšnosti u testů těch, co mají zájem se na ty testy dobře připravit.

Já jsem rád, že se to daří, že se to dařilo mým předchůdcům, a jsou země, kde se to nedařilo a nedařilo ani mým předchůdcům.

To je fakt, který všichni známe. A já za to mým předchůdcům velmi děkuji, protože jejich politika v tomto směru byla určitě velmi dobrá. Děkuji, pane ministře. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jiří Mašek, připraví se paní poslankyně Mádlová. Prosím, máte slovo. Připomenu, že jsme si teď tady povídali o nedostatku zdravotnického personálu a možnostech jeho řešení. Chci jenom říci, že se to prohlubuje kupodivu a že praktičtí lékaři pro dospělé i praktičtí lékaři pro děti jsou dneska ze 40 % ve věku mezi 60 a 80 lety.

Za naší vlády se skutečně o 20 % navýšily počty studentů lékařských fakult.

Ale zaznamenali jsme všichni, že na Slovensku po hrozbě stávkou se výrazně zvýšily platy lékařského personálu a Slováci budou odcházet.

Děkuji. Další faktická, k té je přihlášená paní poslankyně Mádlová, připraví se paní poslankyně Maříková. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegové, já bych si dovolila ještě připomenout jeden fakt, který ovlivnil nedostatek zdravotníků, ať už lékařů, nebo sester, ale samozřejmě se to odráží i potom v jiných profesích.

To znamená, nejenom řešit složitě nedostatek zdravotníků nebo zdravotnických profesí, ale takzvaně nakopnout a nastartovat i tu propopulační politiku, což samozřejmě znamená i podpora bydlení.

Sám víte, že i ty vysoké školy něco stojí, musí rodiče něco kupovat, a studovat medicínu a zároveň pracovat také není úplně jednoduché, je to extrémně náročná škola.

Děkuji, paní poslankyně.